Já se omlouvám, pane předsedo. Zrovna jsem chtěl vstoupit do vašeho projevu. Poprosím vás, kolegyně a kolegové, abyste skutečně, jestli máte něco důležitého na řešení, odešli do předsálí a abyste se ztišili, snížili hladinu zvuku. Všichni to oceníme. Děkuji vám. Můžete pokračovat.

Dobře, nás v Úsvitu to zajímá. Takže i když byste hlučeli dále, tak my nadále budeme bojovat za zvýšení příspěvku pro mladé rodiny s dětmi.

My to budeme muset začít řešit imigrací, a to rozhodně není ta cesta, kterou hnutí Úsvit podporuje. No, řeknu, že ji vysloveně nepodporujeme, my ji dokonce odmítáme, protože si myslíme, že na prvním místě je důležité vyčerpat všechny možnosti, jak podpořit české, moravské a slezské rodiny s dětmi. My chceme naopak vylepšit ten stávající návrh, protože vláda dává v tuto chvíli podporu pouze do druhého dítěte. Nic, žádné porodné. Nemá jedinou šanci, cesta je úplně uzavřena. Prostě od třetího dítěte více vláda nechce podpořit. Proto my navrhujeme, aby porodné dostávali rodiče v České republice i na každé třetí, čtvrté a jakékoliv další dítě, avšak pouze za podmínky, a to je velice důležité, že mají řádnou pracovní minulost, minimálně pět let, a zároveň čistý trestní rejstřík, přičemž do pracovní doby by se započítávala i doba vysokoškolského studia. Tím bychom podpořili vyšší porodnost řádných rodičů a naopak bychom v porodnosti nepodpořili ty neslušné. Já jsem během těch několika dní, co jsem o tomto návrhu hovořil, tak se samozřejmě na to strhla značná diskuze a tuhle se mě někdo zeptal, mimo to, že to samozřejmě drtivá většina občanů uvítala tento návrh drtivá tak se mě někdo zeptal: Není to diskriminační návrh, když chceme vlastně pracovní minulost a čistý trestní rejstřík? Nediskriminujeme tedy někoho? Já jsem odpověděl: No, samozřejmě že nediskriminujeme, protože my jsme pouze opsali podmínky, které jsou již běžně v platnosti při čerpání jiných příjmů ze státního rozpočtu. To znamená dokládáte bezdlužnost, když se ucházíte o místo ve státní správě, také čistý trestní rejstřík, také jste placeni z veřejných peněz, chtějí třeba praxi, to znamená určitou pracovní minulost, takže to jsou parametry, které jsou zcela běžné, stát je vyžaduje, akorát my tyto zcela běžné parametry chceme aplikovat i na další typ výplaty od státu. Takže diskriminační to rozhodně není, a pakliže považujeme diskriminaci neslušných vůči slušným, no tak to já za diskriminaci rozhodně nepovažuji. Naopak mám pocit, že v České republice jsou slušní lidé dávno diskriminováni. Proto si ostatně i vy všichni platíte svoji bezpečnost dvakrát, za prvé formou daní stát má zajistit bezpečnost z Ústavy a za druhé si kupujete alarmy domů, dvojité zámky, bezpečnostní vložky, protože holt víte, že stát bezpečnost nezajišťuje, takže jsme zdaněni dvakrát, protože si tu bezpečnost musíme ještě doplácet sami.

Ale znovu zdůrazňuji: Tento náš pozměňující návrh naopak alespoň malinko otevírá prostor alespoň někomu na třetí a další porodné. Vládní návrh ho uzavřel. Takže naopak návrh Úsvitu je prorůstový a dává nový mantinel alespoň jako bonus, bonus vybraným, skutečně řádným rodičům, aby alespoň někdo měl šanci na třetí a další porodné. Teď na základě tohoto návrhu tu šanci nemá nikdo. A jak říkám, vymíráme. Cílem státní politiky podle našeho názoru nesmí být prostě podpora jakýchkoliv rodin, ať už to zní třeba nekorektně.

To znamená, a rád to specifikuji, kde rodiče řádně pracují a zároveň nepáchají trestnou činnost, to znamená ty rodiny, které dávají naději i pro budoucí generace, že i jejich děti budou pro naši zemi přínosem. Statistika je neúprosná. Nejenže vymíráme, ale také jako společnost stárneme, tedy ubývá těch, co budou průběžně vydělávat nejen na důchody, ale na celý sociální systém.

V tomto ohledu jsme samozřejmě v Úsvitu podpořili také vyšší daňové slevy, o tom již jsem mluvil, na děti pracujících rodičů, které jsme projednávali dnes dopoledne. Tady určitě by hnedka padaly výtky vůči našemu návrhu, kdo to zaplatí. Tak to už jsem tady říkal minulý týden, že je tady celá řada odborných analýz.

To znamená, mít děti, slušné, děti z řádných rodin, je vysoce zisková položka pro stát. Vysoce zisková položka. A tyto děti čtyřicet let potom odvádějí daně. Pojďme být tedy systémoví a nastavme pravidla tak, jak je společnost potřebuje. Nebojme se toho, milí přátelé, podpořme každé dítě, každou rodinu, ovšem jen v tom případě, že daná rodina dává naději na slušnou výchovu. Porodné na třetí a další dítě ať je bonus těm, kdo řádně pracují, kdo žijí slušně, kdo řádně vychovávají své děti. Naopak bezesporu není cílem státu motivovat k porodnosti ty, kteří dlouhodobě nepracují a zároveň nemají čistý trestní rejstřík. Já jsem také v rámci diskuse nad tímto naším pozměňovacím návrhem zaznamenal obavy lidí, kteří jsou vyučeni nebo kteří nemají vysokou školu, že snad jich by se to netýkalo. Tak to bylo jen špatné pochopení našeho návrhu, protože do té pracovní doby pěti let se sice započítává vyšší či vysokoškolské studium, ale samozřejmě není podmínkou pro to vyplacení, takže to vůbec nemá vliv na to, jestli člověk má nějaké vzdělání, nebo ne.

A já bych jenom ještě krátce pokračoval. Podle mého názoru by moudrý státník a doufám, že máme ambici být tady alespoň malinko, řekl bych, přičinlivými zákonodárci tak by ani na vteřinu neváhal investovat, a to masivně, do pro stát tak ziskové komodity, jako jsou děti řádných rodičů.